Teď se pojďme podívat na fungování průběžného systému.

Někdy je důchodový systém kombinací těchto přístupů.

Různé penzijní fondy dosahují různé výnosnosti.

Vláda či parlament mohou rychle měnit podmínky pro důchodové pojištění či spoření.

Tyto problémy postihují všechny typy kontraktů. Zvlášť závažné jsou v případě důchodových kontraktů překrývajících šedesát a více let. Teď se pojďme podívat na dopad obou systémů na úspory. Stárnutí populace má makroekonomické důsledky.

Naopak fondový systém podle něj přispívá ke zvýšení míry úspor a urychluje hospodářský růst.

Zvýšení soukromých úspor v povinných penzijních fondech je plně vytlačeno poklesem veřejných úspor. Jedině pokud by byla reforma alespoň zčásti financována vládní finanční konsolidací, mohly by národní úspory vzrůst.